Mám čtyři pozměňovací návrhy, jeden se týká toho, že stavebně historický průzkum by neměl být regulovanou činností. Druhý se týká toho, že majitel kulturní památky by měl mít nárok na pomoc státu, na uchování těch hodnot, které jsou cenné pro naši veřejnost.

My máme opravdu cenné nástroje.

Děkuji.

Vážené dámy a pánové, to, že tu projednáváme v této formě tento návrh zákona, mi přijde dost smutné, protože kultura je něco, na čem se obvykle umíme všichni shodnout.

Přináší navíc zhruba 100 paragrafů, které ochranu památek jen komplikují a zbyrokratizují. Na druhé straně autoři zcela zjevně vynechali šanci a nutnost modernizovat současný zákon a mimo jiné ho uvést v soulad s mezinárodními úmluvami o ochraně památek.

Kdyby se tato charta při restaurování dodržovala, nikdy by nemohlo dojít k takovým zvěrstvům, jakých jsme například byli svědky při opravě Karlova mostu, které dodnes vidí i oko na prostého laika.

Proč o tom nevědí legislativci na Ministerstvu kultury, je záhada. Bezesporu nekulturní. Budu citovat odborníky z České komory architektů: